No, jsme v druhém týdnu.

Tak já jim jdu pomoci, aby neříkali, že ty vládní návrhy zákona prostě zbytečně leží. To znamená, nenabourávám koncepci toho, co si předsedové vládních klubů nedali, a zejména kolegům ze sociální demokracie dám dostatek prostoru, aby v pátek to svoje zásadové stanovisko přednesli, odůvodnili a pokusili se získat většinu v Poslanecké sněmovně pro své návrhy. Druhý bod je a to je nový bod, ten bych nazval Informace předsedy vlády o situaci ve výstavbě dopravní infrastruktury s ohledem na stanoviska EIA. My jsme v posledních týdnech a měsících opakovaně interpelovali ministra dopravy, ministra životního prostředí i pana premiéra, aby ten problém řešili. Byli jsme ubezpečováni, že se to řeší. Pak jsme zjistili, že do Bruselu odjeli nanejvýš náměstci ministrů, že samotní ministři tam nebyli. A dostal jsem do ruky výsledek. A ten výsledek je kapitulace. Kapitulace České republiky před požadavky Evropské komise a DG Environment, kdy vlastně zavádíme retroaktivitu, kdy se podřídíme bruselskému diktátu, který nám říká: Máte sice platná stanoviska EIA, ale nás to nezajímá, takhle postupovat nemůžete. Já je nebudu číst všechny, protože to byste mě obvinili z obstrukce a byli bychom tu možná do 19. hodiny a ani bychom nestačili hlasovat o prodloužení jednací doby. Na některé kraje to má katastrofální dopad.

Jsou to desítky staveb za desítky miliard korun.

Pak ale nastupuje jejich nadřízený, to je premiér.